V roce 2013 se rozpočtovalo z národních zdrojů na investice 46 mld. A ano, Rusnokova vláda nebyla schopna všechny tyhle disponibilní zdroje vyčerpat.

Pan poslanec Zavadil, tenkrát předseda Českomoravské komory odborových svazů, pořádal demonstrace, kde zaznívalo, že téměř zločinná vláda nízkými veřejnými investicemi škrtí ekonomiku, škrtí hospodářský růst, a ničí tak zaměstnanost v České republice.

Docela bych se rád zeptal prostřednictvím pana předsedy pana kolegy Zavadila, jestli až takový rozpočet schválí, proti němu půjde také demonstrovat, protože tu ekonomiku těmi nízkými investičními výdaji chcete škrtit výrazně více, než jsme dělali my. Kam se nám tedy ty peníze poděly, když zvyšujeme výdaje v tomto návrhu, a to dosti výrazně, a přitom bezprecedentně škrtíme investice a stanovujeme je pod hladinou let největší krize? Je to jednoduché.

U sociálních dávek to do značné míry chápu, tam se to týká především důchodů. U provozních výdajů státu už je to docela zajímavější, protože kromě drobnějších položek jako vícepeněz na nákup materiálu, na nákup služeb jsou ty hlavní položky platy.